A skutečně před zavedením karenční doby jsme měli rekordní nemocnost v Evropě.

Jak se nešťastní chudí chodí věšet. Každý ví, že je to naprostý nesmysl, hloupost. A myslím si, že podobně u zdravotnických poplatků jste to zamítli.

Příjmy státní kasy rostou. Stále jak v odborné veřejnosti, tak mezi politiky se dohadujeme, jak je to s cenou práce v České republice. To, co říkal kolega Stanjura, platí, že tímto bychom zvýšili náklady na cenu práce, a tak aspoň ponechme stávající stav. Domnívám se, že společensky existuje až na výjimky konsenzus, že toto je přijatelné řešení, a nechoďme další cestou k tomu, aby to bylo masově zneužíváno.

Nicméně chytráků, kteří půjdou... Máme čím dál obtížnější zbavit se nemakačenků ve firmách. Firmy s tím mají veliký problém.

Už to tady zaznělo od mých předřečníků, že jakmile má buď tedy pracovní problém, anebo hrozí problémy firmy, tak se to i nadále masově zneužívá v takovýchto firmách, že odcházejí, najednou onemocní. Děkuji. Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Hnyková.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my jsme na našem podvýboru 7. června letošního roku probírali nejen posudky, ale měli jsme tam zástupce České správy sociálního zabezpečení. V diskusi jsme se dostali i ke karenční době, jak ovlivňuje karenční doba nemocnost. Zástupci České správy nám ze statistik řekli, a dovolím si citovat z tohoto zápisu: Při zavedení tří neplacených dnů došlo ke strmému poklesu. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti je kolem čtyřiceti dnů.

Myslím si, že v současné době za dnešního režimu nikdo nezneužívá. Nejsou ani plné čekárny. Myslím si, že se léčí. A není třeba na zaměstnance házet tolika negativa, jako teď tady zaznělo. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ono už tady téměř všechno zaznělo. Připojila bych, že skutečně dvě třetiny malých a středních podniků odmítají tento návrh, protože by to pro ně bylo skutečně výrazné zatížení. Některé zdroje uvádějí, že v součtu by to bylo 3,3 miliardy ročně. Některé dokonce 5 miliard.

Samozřejmě prokázat, zda tomu tak je, či není, je nejen zdlouhavé, ale také velmi nákladné pro zdravotní systém. A samozřejmě to kapacitně velmi zatěžuje odborná pracoviště. Znovu opakuji, že klub TOP 09 nepodpoří tento návrh. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Peckové. S faktickou poznámkou pan poslanec Janulík. Děkuji, pane předsedající.

To zneužívání je prostě obrovsky masivní. Pojišťujeme se na to, že budeme nemocní.

Děkuji panu poslanci. Teď s přednostním právem pan místopředseda. Jenom krátce chci říct, že ne vše, co zavedla předchozí vláda, je hodno kritiky. Myslím si, že toto je bod, který je systémový, a měnit ho by byla škoda, protože stálo určité úsilí ho zavést. To znamená, myslím si, že tento návrh zákona je hoden zamítnutí a zachování stávajícího stavu. To, co je potřeba říct je, že pro ty, kteří budou nemocní, tak v současné době vláda projednává možnost sick days, což je jistě kvalitní řešení dané situace. Za nás říkám, zamítnutí tohoto tisku budeme podporovat. Děkuji panu místopředsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda.